A myslím si, že to chceme všichni.

Já vám děkuji za pozornost. Pane poslanče, děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající, vážení ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi reagovat na tento příspěvek. Já bych se tedy taky trošku zamyslel.

A pokud já bych měl váš příměr toho půlroku porovnat s tím, co mají Češi, díky Bohu za to, že mohou být vlastně půl roku na úřadu práce ti umí česky, umí jazyk, znají zdejší poměry, mají vyřešené bydlení, mají vyřešené ve své podstatě všechno. Takže chtít po Ukrajincích, aby to samé, co Češi kolikrát nezvládají za půl roku, zvládli za dva nebo za tři měsíce, to se mi zdá tedy velmi ambiciózní.

Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych také krátce zareagoval na návrh pana kolegy poslance Brázdila.

Proto z mého pohledu ty dva měsíce jsou naprosto nepřípustné. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Pokud už porovnáváme české a ukrajinské občany, tak u těch českých vy máte možnost to změnit. A jestliže tu říkáte, že nejste spokojen, jak to vypadá s českými občany na úřadu práce, tak to změňte. Děkuji.

A opravdu to nejsou problémy, které se dají vyřešit, a víme to moc dobře.